Takže podstata toho našeho návrhu nespočívá v tom, že bychom chtěli podporovat morální hazard, ale naopak v tom, že se mu snažíme zabránit tím, že důsledněji budeme trvat na tom, že lidé mají platit svoje dluhy, ale v míře, které jsou ti lidé lidsky schopni. To je totiž podstata toho návrhu. Ten návrh je přece velmi přísný.

Všechno ostatní, co vyděláte, odevzdáte svým věřitelům. To jsou v zásadě dvě volební období, aby to bylo srozumitelnější.

Téměř ve všech. Tím se také blížíme k odpovědi na tu druhou hlavní otázku, která zaznívá, a to je, zda naše justice a vůbec náš systém je připraven zvládnout nápor dlužníků.

A dokonce jim nikdo ani nijak zvlášť nepomohl.

Druhá věc je, že i s vaší pomocí já vám za to velice děkuji tady přednedávnem prošla novela, která výrazně přesunula zátěž spojenou s administrací oddlužení ze soudu na insolvenční správce, tzn. insolvenčním soudům se ulevilo, a tato nová volná kapacita tedy jim umožňuje zpracovat více případů. Do toho, a zase bez nějakých analýz, ale stalo se, tehdy se to tak dělalo, se před časem přesunula agenda obchodních sporů, to je poměrně významná agenda, z krajských na okresní soudy, takže teď tam dobíhají staré případy. A ti soudci, kteří toto soudili, tak jsou v uvozovkách volní, a tedy mají kapacitu, kterou budou moci případně použít na insolvence, kam je také postupně převádíme v současné době, protože tam prostě už moc jiných agend nám vlastně nezbývá na krajských soudech. Takže toto všechno jsou věci, které jdou proti a vytvářejí tam nějakou kapacitní rezervu, která umožní nový nápor v zásadě zvládnout.

To je to, co říkal Nejvyšší soud k té připomínce, která tady byla citována, že dochází k tomu, že se do procesu dostávají lidé, kteří nejsou způsobilí, nechápou vlastně, o co jde, a nejsou způsobilí tím procesem projít. A poslední, co chci říci, je, že nárůst bude pravděpodobně mnohem menší, než kolik by vyplývalo jen při pohledu na číslo počtu osob, které jsou dnes v dluhové pasti. Z jednoduchého důvodu, a to z toho, že ten proces je, jak jsem řekl, velmi přísný.

Sedm let svého života věnovat tomu, aby se mohli ekonomicky restartovat. Bojím se, že jich bude mnohem méně, než kolik je lidí v dluhové pasti. No a to úplně poslední.

Takže Ministerstvo spravedlnosti je připraveno vykrýt veškeré případné navýšené potřeby. A z důvodů, které jsem vysvětlil, my nevíme v tuto chvíli jaké, a zda vůbec budou. Ještě nám je vytýkáno, že RIA neobsahuje nějaký výpočet efektu na věřitele.

Nic takového prostě neexistuje. A neníli tedy takováto snížená morálka, tak je zřejmé, že tento rozdíl, to znamená, zda tu je, nebo není oddlužení, nemá vliv na platební morálku.